Slyšíme tady, a to jsou fakta, o firmě, která má roční obrat desítky miliard, která má roční zisk jednotky miliard, a přesto si chodí pořád pro ty dotace. Dotace kdysi vznikly jako pomoc malým nebo znevýhodněným. Dnes je z toho regulérní průmysl, dotační průmysl. Starosta je hodnocený podle toho, kolik sežene dotací. Hejtmani jsou hodnocení podle toho, kolik seženou dotací. A to jsme pořád ve veřejném sektoru. A najednou tady máme nejbohatší české firmy, a není to jenom Agrofert, nejbohatší české firmy, které si chodí pro dotace. A můžou tady úředníci definovat, jak teď to bude nezávislé, expertní, když ministři mají jasno. Nepřišlo to mailem. Špatně. Spiknutí. Měsíc! Ale ministři už mají samé vážné výhrady.

A to je ten základní problém. Když se podíváte do té zprávy pomiňme celou část o střetu zájmů. Ne že by byla nedůležitá. Podívejme se do té druhé části: finty, triky, nepravdivé údaje.

A to je boj proti dvojí kvalitě potravin v praxi. Takže celý problém zní: dotace, dotace, dotace. A dokud Agrofert bude pobírat dotace, bude se do toho hlásit, do té doby ten problém prostě neodstraníme.

Ano, poslanci hnutí ANO se tváří, že to je zase vymyšlené. Tak mi řekněte, kdo to vlastně organizuje v tom Bruselu. Ale nějak jim to vysvětlit prostě neumí.

No není to křivda? Měli dostat nula. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Faltýnek je nyní na řadě ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych v reakci vlastně na některá vystoupení ctěných kolegů navrhl také nějaké usnesení, a sice následující.

Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Kupka. Jenom připomínám, jsme ve všeobecné rozpravě. Proto poprosím, aby potom v podrobné se buďto znovu načetly návrhy usnesení, nebo jste se k nim přihlásili. Pane, poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem pozorně poslouchal dnešní obhajobu pana premiéra. A platí přece to, že způsob, jak vedeme obranu, o nás také velmi dobře vypovídá. Co jsme slyšeli v obvyklé obraně pana premiéra?

Potom jsme také slyšeli celou řadu útoků na všechny kolem.

Co tam samozřejmě bylo také, a je to obvyklé, schopnost se pochválit, osočit všechny ostatní tradiční a vynést sám sebe do nebe. A pak také nechyběla další obvyklá munice pana premiéra.

To všechno pan premiér použil.